Je zde určitě namístě poděkovat panu ministru spravedlnosti za ochotu diskutovat a přehodnotit názor především u pozměňovacího návrhu C1, který je určitě správným krokem v oblasti ochrany obětí trestných činů a jejich pomoci.

Proto tento pozměňovací návrh zavádí možnost, aby žádost o poskytnutí peněžité pomoci požádaly tyto nezletilé oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nejpozději do dvou let po nabytí zletilosti nebo do pěti let od spáchání trestného činu, pokud ta lhůta uplyne později.

Ten říká, že oběť nemusí prokazovat ztrátu výdělku a náklady, pokud o jejich výši bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní zpravodajko. A nyní pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo. To byla tedy závěrečná slova paní zpravodajky a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. A než tomu tak bude, přečtu omluvy.

A nyní prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji za slovo, paní předsedající. Co se týká návrhu hlasovací procedury, ústavněprávní výbor doporučil hlasovací proceduru v tomto znění: návrhy legislativně technických úprav, pokud byly předneseny to nebyly, potom hlasování návrhů B, následně návrh C1, následně C2 pokud bude schválen C2, pak bude nehlasovatelný návrh A následně návrh A a ten bude nehlasovatelný, budeli přijat návrh C2, a v posledním hlasování budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Odhlásím vás všechny, vidím zde žádost o odhlášení, a prosím, abyste se přihlásili svými kartami. A budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Pardon, ještě jsem zapomněla. Ano, prohlašuji toto hlasování (číslo 25) za zmatečné, protože jsem zapomněla, aby nám paní zpravodajka sdělila své stanovisko, a také pan ministr. Prosím, paní zpravodajko. Nesouhlas. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko.

Prosím stanovisko?

Kdo je proti? Hlasování číslo 27, přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko je souhlasné. Pan ministr? Děkuji. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

A teď tedy budeme hlasovat návrh zákona jako celku. Jen konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno, a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.